Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jsem vystupovala při projednávání služebního zákona prakticky ve všech čteních, a protože služební zákon spadá pod rezort Ministerstva vnitra, byť náměstek pro státní službu je nezávislý, ale vždy má tam své místo, chodí na porady k panu ministrovi a i kompetenčně služební zákon pod rezort Ministerstva vnitra spadá. Co mě tedy trochu mrzí, že tady v tuto chvíli není pan ministr vnitra, protože jsem ho tady viděla, tak jsem si říkala: Asi ten služební zákon ho zajímá, když ho tedy nezajímalo rušení datových schránek, když ho nezajímalo zřizování Digitální informační agentury, to, že si chce tyto agendy z Ministerstva vnitra jako ministr vzít. Ale teď ke služebnímu zákonu. Já bych určitě pominula některé věci a určitě bych nad některými věcmi zamhouřila oči, co se týká výběrových řízení a dalších věcí.

Byť tady v tuto chvíli není skoro z koalice nikdo, tak bych jim chtěla říct, že lidé, kteří se na nás dívají a říkají si, že dnes tady se nám vrací veto služebního zákona já si myslím, že to je dobře tak si musí říkat: Co to v té Poslanecké sněmovně schvalujete, čím se tady zabýváte? Vy nevíte, jaké problémy mají dnes občané České republiky? Vy nevíte o tom, že máme jednu z nejvyšších inflací v rámci EU?

A jestli jste z Prahy, jeďte do těch strukturálně postižených regionů.

Nemyslím si, že jsou vyšší. Víte, jaká je odměna politického náměstka? Tak si prosím nalijme čistého vína.

A právě ten důraz, který se tam kladl, byl na to odpolitizování.

Co vůbec nechápu, a jsem přesvědčena o tom, že Evropská komise toto nemůže nikdy schválit.

A byli jsme opravdu pod velkým drobnohledem. A pokud by tam tyto prvky nebyly, tak jsem přesvědčena o tom, že by to čerpání těch evropských peněz nebylo.

Já se omlouvám, paní poslankyně, že vás přerušuji. Vážené kolegyně, kolegové, prosím o ztišení.

Ale já si myslím, že dneska to povede i k tomu, že se do těch pozic ti odborníci nebudou hlásit.

Já nechci říkat, že za minulé vlády Andreje Babiše nebyli ti političtí náměstci.